Děkuji za slovo.

A věřím tomu, že my tady to nevyřešíme, jo? To je vysoce odborná otázka. To není jenom, že si tady něco budeme povídat.

A pořád to tady nikdo neřekl, jaká je vlastně ta hladina, která by se měla uznat. Víte ji vůbec?

Hladinu nemáte, tu hladinu teprve všichni zkoumají.

Kdo tu dneska rozjel debatu tímto směrem?

Máte slovo. Nejsem lékař, nejsem odborník. Budu reagovat jako pacient. Oba dva mi vyšly negativní.

Takže se na vás obracím, jestli to předáte panu ministrovi zdravotnictví. Je to fér? Nebyl bych v té karanténě, kdybych měl pozitivní test, ale já jsem měl dva negativní, manželka měla také negativní, stejně to prodělala, ale do karantény jsem šel. Děkuji za dodržení času k faktické poznámce.

Děkuji, pane předsedající. Včera jsem byla řádně omluvena, pane poslanče, řádně omluvena.

A pro poslance Volného, vaším prostřednictvím. Nejsem obvodní lékařka, ale děkuji za kompliment.

Rád bych se dostal dále.

Jít na výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, to je úplně jedno.

Prosím vás, za co nese Ministerstvo zdravotnictví zodpovědnost? Nese zodpovědnost za testy?

Za co nese ministerstvo zodpovědnost? A já to můžu říct, že byly rakovinotvorné, protože nikdo z vás, a zejména ministerstvo, mi není schopno dokázat, že nebyly rakovinotvorné.

Mimochodem to ministerstvo, které na objednávku nutí své úředníky, aby psali protizákonná opatření. Kdo nesl zodpovědnost za protizákonná nařízení Ministerstva zdravotnictví? Odešel ministr? Zatkli někoho? Za co nese Ministerstvo zdravotnictví zodpovědnost? To mě zajímá. To kolegyně, prosím vás, vystupte a řekněte mi, za co nese Ministerstvo zdravotnictví zodpovědnost?